V současné době tedy v rámci digitalizace stavebního řízení probíhají jak přípravné, tak realizační práce, připravuje se a běží, jsou v běhu, několik veřejných zakázek na pořízení IT systémů a tak dále. Já si myslím, že asi pro vás jenom ty nejzásadnější. To znamená, chystá se Integrační platforma stavebního řízení a Portál stavebníka, chystá se Informační systém evidence územních a stavebních řízení a jiných postupů, Informační systém evidence elektronických komunikací, Národní geoportál územního plánování, Informační systém stavebního řízení a Informační systém digitální mapy veřejné správy. Já tady mám skutečně opravdu mnoho podkladů. Mohla bych tady hovořit velmi dlouho, abych znovu obhájila myšlenku nového stavebního zákona a že jdeme správnou cestou.

Dovoluji si tedy navrhnout procedurální návrh na přerušení tohoto bodu do březnové schůze, a to z toho důvodu, aby se nejdříve dovolily výbory.

Je tady návrh na odhlášení, všechny vás odhlásím.

Již jsem vás odhlásila. Prosím, přihlaste se hlasovacími kartami. V tuto chvíli zahajuji hlasování o procedurálním návrhu.

Návrh byl přijat. V tuto chvíli musím konstatovat ano, pan poslanec Farský? Vážená paní předsedající, já se moc omlouvám, ale jak jsem dobíhal, tak jsem chtěl hlasovat proti, ale na sjetině mám, že jsem byl pro, takže zpochybňuji hlasování. Takže je tady návrh na zpochybnění hlasování. V tuto chvíli zahajuji hlasování o zpochybnění hlasování. Kdo je pro návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Ano, dobře. Ukončuji hlasování (50) a prohlašuji je za zmatečné. Je tady návrh na kontrolu hlasování.

Mám tady ještě dvě omluvy.

Takhle to řekl, tak si počkáme na stenozáznam. Mělo by to být tedy tak, že přece jeho vůle byla, že byl pro, a najednou se tam objevilo proti, takhle by to mělo být.

Má naprostou pravdu. Já jsem chtěl hlasovat ne, ale prostě se objevilo ano. Hlasoval jsem ne, na sjetině mám ano, zpochybňuji hlasování.

O tomto návrhu v tuto chvíli budeme hlasovat.

Hlasování 51, přihlášeno 162 poslanců, pro bylo 108, proti byli 4.